Já chci jenom říct jednu věc: to, jak byly nastaveny investiční pobídky až do toho momentu, dokud tento zákon nenovelizujeme, je tak, že mám jako ministr průmyslu a obchodu předkládat na vládu každou investiční žádost, která se na ministerstvo dostane.

Snahou je celý proces zjednodušit, do určité míry odpolitizovat, zohlednit nové skutečnosti české ekonomiky, kdy vytváření pracovních míst nemůže být hlavním důvodem takovéto investiční pobídky.

A když se podíváme na počet schvalovaných nabídek, tak tam máme 57, 71, 74, 77, 74.

Teď se ještě dostanu k tomu návrhu a k těm otázkám, jak budou zohledněny strukturálně postižené kraje. Systém investičních pobídek je rozdělen mezi zákon a nařízení vlády. Stanovení konkrétních podmínek podpory v jednotlivých regionech včetně jejich zvýhodnění zákon svěřuje do pravomoci vlády, to znamená nařízení vlády, a není, respektive ani nemůže být obsahem novely zákona o investičních pobídkách.

Předložený návrh novely je pouze procesní, nesměřuje k věcnému zaměření pobídek. Oba materiály, jak nařízení, tak zákon, byly rozeslány do řádného mezirezortního připomínkového řízení, kde jedním z připomínkových míst je i samotná Asociace krajů České republiky, která k návrhu materiálů žádné připomínky neměla. Karlovarský a Ústecký kraj i nadále zůstávají v rámci systému investičních pobídek nejvíce zvýhodněnými kraji v rámci celé České republiky. Já vím, že kroutíte hlavou, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, je to vaše právo, ale já zde prostě předkládám fakta.

Například v Plzeňském kraji lze velké podniky podpořit jen pod podmínkou zavedení zcela nové hospodářské činnosti. A teď ještě jedna věc, která stojí k zamyšlení. Od roku 2019 byly pouze dvě žádosti o investiční pobídku z Karlovarského kraje. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že vy najdete určitě spoustu argumentů, že za to mohu já, ale já jsem v té době ještě žil v úplně jiné zemi. Není tedy očekáván negativní dopad pro tento region.

Já se omlouvám, pokud jsem po té noční pauze zapomněl na nějakou otázku zodpovědět, ale doufám, že jsem alespoň ty nejdůležitější pokryl. Děkuji. Já také děkuji, a než se přihlásí paní poslankyně do obecné rozpravy, tak se hlásí s faktickou pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuju panu ministrovi za ty odpovědi, ta čísla byla pro mě velmi opravdu zajímavá.

To je první poznámka k tomu, co jste říkal.

To je druhá poznámka. A třetí poznámka: ano, já jsem v tomhle velmi konzervativní, myslím si skutečně, že dávat konkurenční výhody v prostředí opravdu, které je konkurenční, a není to skutečně výjimečná investice nebo výjimečná inovace, která nemá konkurenci, ale dávat investiční pobídky, aby si firmy mohly lépe přetahovat zaměstnance třeba v jednom oboru v dané lokalitě, je pro mě velmi limitující. Nesouhlasím s tím.

Děkuji za odpověď.

Děkuju pěkně.

Já s ním plně souhlasím v tom, že Evropská unie je dneska z velké části postavena na dotacích, je to dotační ekonomika.